Je tomu tak.

Děkuji, vážený pane předsedo.

Pokud jde o jednotlivé pozměňovací návrhy, které byly načteny v rámci druhého čtení, Ministerstvo zdravotnictví může podpořit první pozměňovací návrh, tj. návrh paní poslankyně Adámkové a pánů poslanců Farhana, Janulíka, Běhounka a Kaňkovského k ustanovení § 2, a návrh nového § 6.

Druhým pozměňovacím návrhem je návrh pana poslance Kaňkovského k ustanovení § 4.

S tímto návrhem nemohu bohužel souhlasit.

Oproti tomu pacient, resp. jeho zákonný zástupce má podle zákona právo na informace, které mu poskytovatel nemůže odmítnout, včetně nahlížení do zdravotnické dokumentace a poskytování výpisu či opisu z ní. Rovněž je na rozdíl od ministerstva schopen posoudit úplnost zdravotnické dokumentace, neboť byl poskytnutí zdravotní služby osobně přítomen.

Děkuji za pozornost a prosím tedy o podporu. Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat.

Otevírám rozpravu. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dostává se k nám ve třetím čtení návrh zákona, který má důležitý úkol a zásadní ambici v tom, aby narovnal vztah mezi povinnými v rámci očkování a státem, protože dosud tady podle mě byl velký dluh, který odpovídal tomu řekněme na východ od železné opony myšlení, který tady zůstával v tom, že lidé byli povinni podstoupit očkování, ale zároveň pokud se stala nějaká újma, tak měli velký problém se dočkat jakéhokoliv odškodnění. Stát jim uložil povinnost, ale odpovědnost odmítal. A já si myslím, že je moc dobře, že k této změně dochází a že stát odpovědnost za negativní důsledky očkování přijímá.